Ostatní úlevy tvoří zhruba 24 % dané částky. Mezi ně patří osvobození dávek sociální podpory, dávek z nemocenského pojištění, dávek sociální péče, plnění státní politiky zaměstnanosti, stravenek, pomoci v hmotné nouzi, výsluh vojáků a bezpečnostních složek státu, stipendií a sleva na manželku, invaliditu a jiné. Dále sem patří částky snižující základ daně, jako jsou úroky z úvěrů pro financování bydlení, příspěvky na penzijní připojištění a pojištění, darů na veřejně prospěšné činnosti, odběry krve nebo orgánů. Je patrné, že zhruba 90 % ze sumy téměř 320 mld. korun tvoří úlevy sociálního charakteru. Jako Piráti nechceme rušit systémové úlevy solidárního charakteru, jak navrhuje prezident Miloš Zeman. Slevu na poplatníka opakovaně navrhujeme naopak zvýšit, což by nyní i podle studie VŠE a jiných poměrově více pomohlo podpořit ekonomiku zvýšením spotřeby domácností. Podle podkladů Ministerstva financí by dále bylo možné přinést do rozpočtu zhruba 13 mld. korun zrušením všech daňových úlev také u daně z příjmů právnických osob. Zde se jedná například o odpočet výdajů na vědu a výzkum, vzdělávání, dary, slevy na dani za zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jiné. V této souvislosti již Piráti předložili návrh na zrušení osvobození příjmů při prodeji společnosti nad 20 milionů korun a další úpravy, které ostatní strany na rozpočtovém výboru bohužel odmítly. Podle materiálu Ministerstva financí by šlo dalších 53 mld. získat zrušením snížené sazby DPH, a tedy zdražením tohoto zboží, jeho zařazením do vyšší sazby.

Podepsán jsem také pod návrhem na omezení daňové uznatelnosti investičního životního pojištění a jiné. Tyto návrhy mohou ovšem přinést zdroje pouze ve výši v řádu jednotek miliard korun. Prezident Miloš Zeman ovšem chce dosáhnout příjmů 250 až 318 mld. Aby bylo dosaženo požadovaného příjmu z daňových úlev, musel by stát zrušit slevu na poplatníka, děti i zdanit důchody. Kromě toho by zdanil i další dávky sociálního charakteru. Nyní přitom podporuje každoroční zadlužování o 90 mld. zrušením superhrubé mzdy s nižší sazbou, což pomáhá nejvíce nejbohatším. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Já teď konkrétně nevím kdo. Mohla bych si úplně...

Přesně tak. Takže já jenom připomenu některé. Skutečně měl pravdu. Nepodařilo se. Pak jsem dala do balíčku dvacet , aby se zrušilo osvobození výher z hazardu. Máme prostě tyto případy. Já nevím co dalšího.

To se podařilo díky tedy Poslanecké sněmovně, ale bojovala jsem o to strašně dlouho.

A to my ani nerušíme ty stravenky. Teď chápu proč. Teď říkám, že chápu proč. Mně to docela, několik našich poslanců, kteří je vyprovodili tedy prostě pryč, tak mi to řeklo.

Takže asi tak. Takový je boj. Takže ona ta pravda není tak úplná. Takže nenapadejte pana prezidenta, on rozhodně není sociální (?).

Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Jestli hnutí ANO to podpoří. Děkuji. A nyní pan poslanec Martínek. Ale jinak já beru, souhlasím. To asi nebylo řečeno proti nám. To jsem rád.

A to prostě jednoduše nejde, pokud nezrušíme i ty sociální výjimky, nebo respektive ty věci sociálního charakteru, jako je například příspěvek na děti, jako je například sleva na poplatníka, jako je například osvobození důchodu od daně. Tedy já nevím, jestli tedy pan prezident myslí, že chce zdanit důchody, tak to může říct přímo, protože když se baví jenom obecně nebo řekne nějaké minoritní věci, jako je tady těch 100 milionů, jak jste naznačila, což je úplně jiný řád než těch 250 mld. ohledně kotlíkových dotací, tak je to samozřejmě něco jiného.

Rozpočet přijde až o 20 mld. podle některých studií, pokud to bude zavedeno. Takže já samozřejmě si nemyslím, že to je úplně něco, co bych jako do toho, co má přinést ty nové příjmy, zrovna zatahoval, protože to naopak ty příjmy sníží.